Tudíž navrhuji, aby tento bod byl zařazen na středu odpoledne, a vzhledem k tomu, že možná nějaké body už budou předtím pevně zařazeny, tak jako bod, který by následoval za již pevně zařazenými body. Děkuji za pozornost. Opakuji středa odpoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji moc a omlouvám se. Pan ministr chtěl reagovat?

Já jsem na tu diskusi připraven.

I já jsem tím znepokojen. K otázce pana kolegy Farského. Já se musím zastat Ministerstva vnitra, prostřednictvím pana předsedajícího, a musím se zastat paní náměstkyně Krnáčové. My jsme byli technickou pomocí pro tři koaliční poslance.

Nevytvořili jsme legislativní paskvil, to se na mě nezlobte, ale vytvořili jsme návrh, který byl koaliční dohodou, a vedle toho návrh, který byl v rámci Rekonstrukce státu požadován. Byly tam dva rozpory, pouze dva rozpory, které se nepodařilo vypořádat, a já si myslím, že na tom zákoně jsme připraveni dál pracovat a předložit to tak, aby neměl negativní dopady především na firmy ve vlastnictví českého státu, což by nám všem mělo ležet na srdci více než volební kampaň.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Budu rád, když tu debatu povedeme.

Budeme rádi, pokud se k tomu návrhu přidá většina Sněmovny, protože si myslíme, že ten případ je závažný tím, že se také dotýká našeho rozhodování. To není jako případ z novin. A pokud se ukazuje, že ve fázi obvinění, kdybychom potom rozhodovali o vydání našeho kolegy, byl spáchán podle soudu trestný čin, tak si myslím, že je to závažná informace, a měli bychom debatovat o tom, jak takovým věcem předcházet a jak s tímto člověkem nebo s podobnými viníky soudním rozhodnutím policie bude zacházet.

Myslím si, že to jsou poměrně závažné věci, o kterých bychom měli debatovat, a případně na základě těch debat společně navrhnout nějakou změnu legislativy, protože si nemyslím, že je to zrovna případ, kdy by ten člověk měl pobírat výsluhy, pokud ho soud usvědčil z toho, že nezákonným způsobem opisoval, a ještě k tomu ze studentské práce, a to použil doslova, slovo od slova, myslím že tři nebo čtyři strany, v textu obvinění.

Omlouvám se, ale technické poznámky nejsou možné. Já jsem se nehlásil s přednostním právem, tak jsem rád počkal. Já mám k našemu programu schůze tři návrhy.

Není tam ještě zařazeno nic.

Vzhledem k tomu, že Hospodářská komora České republiky naplánovala na tento měsíc, na příští týden, cestu, velkou podnikatelskou misi do Teheránu, považuji za potřebné, aby i Poslanecká sněmovna našim podnikatelům, našim zaměstnavatelům dala šanci na úspěšnou misi, a byl by to jistě od Poslanecké sněmovny vklad pro naše podnikatele, kdyby do Teheránu mohli přijít s tím, že v prvním čtení tento návrh zákona již byl projednán v Poslanecké sněmovně. Tak se tomu stalo již dvakrát, ale nikdy jsme ten zákon nedokončili v žádném volebním období. Pokud jde o třetí návrh, zase abych jenom něco nezařazoval nebo nepředřazoval, tak navrhuji vyřazení bodu číslo 96, tisku 123, z pořadu této schůze. Děkuji. Ano, děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Zahradníkovi, tak informace, že pan ministr Chovanec hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Nyní prosím, pan poslanec Zahradník, po něm pan předseda Faltýnek. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se hlásil se svým příspěvkem k pořadu dnešní schůze, k bodu, který je v pořadu označen jako bod 92, tedy senátní návrh zákona o Národním parku Šumava.

Národní park fungoval, chránil přírodu, nějakým způsobem umožňoval život obcí, život občanů. Postupně se ale ukazovalo, že určité právní nezakotvení statutu národního parku skýtá možnost jakési neustálé změny. S každým novým ministrem životního prostředí se vlastně měnil přístup k Národnímu parku Šumava.